Děkuji. Dalším s faktickou poznámkou je pan poslanec Zdeněk Ondráček. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji. S přednostním právem pan ministr Hamáček. Děkuji. Dvě věci. Za prvé, toto není zákon, takže můžeme jednat do 9. hodiny večerní. A za druhé, byl jsem vyzván panem poslancem Jurečkou, abych sdělil čísla nelegální migrace.

Děkuji panu ministrovi. S přednostním právem další pan poslanec Kalousek.